Daň z přidané hodnoty má základní sazbu a pak má snížené sazby.

My jsme měli dvě sazby, pak jsme měli tři sazby a my se teď snažíme ten systém zjednodušit, aby měl dvě sazby. Takže ta základní myšlenka je, všechno je v základní sazbě, kde se najdou sociální a další důvody, tak se to dá do té nižší sazbě.

U knih jsme přistoupili k rozhodnutí, které není kvůli tomu, že jsou nějaké vědecké knihy, a nijak to nerozlišujeme.

Prostě nechceme zřizovat takovouto instituci. Takže tady u těch časopisů je to určitá daň v uvozovkách daň za zjednodušení toho systému a základní logiku základní daň snížená. Nestrašme se, prosím pěkně, nějakým ohrožením svobody tisku nebo něčím podobným.

Já nijak nesnižuji význam médií a tištěných médií, jenom si nemyslím, že svoboda slova úplně souvisí s tím, jaká je tam daň z přidané hodnoty.

Logika toho systému je jasná základní sazba a snížená. Já to nechci nějak domýšlet dál a je to i zbytečné, ale my občanům zlevníme díky té nižší sazbě DPH řadu věcí, které každodenně používají, jako jsou třeba potraviny. Některé věci zase mírně vzrostou, jako je třeba denní tisk, ale to snížení daně, DPH na potraviny, to bude domácnostem bohatě kompenzovat. Takže se nestrašme a vnímejme tu logiku zjednodušeného daňového systému, dvě sazby DPH základní, snížená. Takže přistoupíme k další interpelaci pana předsedy Radima Fialy a připraví se pan poslanec Radek Vondráček posléze. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, chci obrátit vaši pozornost na hospodaření na Ministerstvu obrany. Možná se budete ptát, proč se ptám vás já bych se zeptal paní ministryně Černochové, ale ta tady buď není, nebo neodpovídá stejně.

My s tím nesouhlasíme a říkáme, že byste ty peníze raději měli dát důchodcům, kterým je berete. Možná je to právě proto, že je potřebujete dát někde jinde. Ale podívejme se, jak nedokážete hospodařit ani s těmi 100 miliardami, které na obraně máte vy. Po vypuknutí konfliktu jste říkali, jak budete modernizovat, jak je naše armáda podfinancovaná, jak by měla být moderní, s čímž já zásadně souhlasím.

Jediné, co jste dotáhli, tak jste dotáhli zakázky, které udělala ještě Babišova vláda. I ty byly podle nás špatné, předražené kulomety a podobně. A teď jste nebyli schopni vysoutěžit vůbec nic! Proč je nedáte raději důchodcům? Proč tam budete mít téměř 150 miliard, a nejste schopni vysoutěžit vůbec nic? Já se vás ptám, pane premiére, jestli to vůbec víte.

Důchodcům nebo seniorům, lidem, kteří jsou v penzi, penze rostou, budou dále valorizovány.

Valorizace budou postupovat, průměrný důchod dosáhne 20 000 korun, takže na úkor seniorů v této zemi se neděje vůbec nic a senioři jsou v centru pozornosti naší vlády, protože oni ve svém životě poctivě pracovali a teď si pomoci nemůžou, proto je správné, že se jim penze zvedají. Bezpečnost státu a obrana je absolutně důležitým úkolem každé země a je to i úkol, kterému by se měla věnovat každá vláda.

Já jenom ještě, aby tady nevznikal nějaký zmatek, protože už to druhý reprezentant SPD opakuje: smlouva, kterou podepisuje paní ministryně ve Spojených státech, neznamená nic automatického, že by se mohlo dít na území České republiky. Všechny konkrétní kroky budou pod kontrolou Parlamentu.